Cílem bylo najít řešení, které by nebylo restriktivní, nákladné, ale pouze prostřednictvím prodejen edukovalo zákazníka a cílilo na dobrovolné snížení spotřeby. Pozměňovacím návrhem se navrhuje zavedení povinnosti pro osoby, které podnikají v maloobchodě nebo velkoobchodě, informovat spotřebitele o potřebě zvážení nadužívání velmi lehkých plastových odnosných tašek, a to za účelem snížení jejich spotřeby, a vzdělání spotřebitele o potřebě ochrany životního prostředí.

Zavedení informační povinnosti tedy přináší výsledky jak na straně snížení spotřeby i informovanosti a má také pozitivní dopad na chování spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že další přístupy k omezení na základě doporučení EU k redukci tohoto typu plastů jsou diskutabilní, jako je zpoplatnění nebo zákaz, jeví se tento přístup z pohledu dlouhodobého snižování spotřeby jako nejefektivnější. Samotní prodejci, kteří nyní poskytují velmi lehké plastové sáčky zákazníkům zdarma, mohou z řešení navíc benefitovat i z pohledu úspor na straně nákupu a logistiky. Zavedení informační povinnosti ve Švédsku s platností od 1. 6. 2017 vedlo ke snížení spotřeby tenkých plastových sáčků o 11 %. Pokud by se podařilo docílit stejného snížení spotřeby sáčků i v České republice, znamenalo by to v důsledku nižší zatížení životního prostředí doprovázené snížením nákladů obchodů na poskytování jednorázových sáčků zdarma v prodejnách. Na závěr chci znovu zdůraznit, že naším cílem není zákaz plastových sáčků, jelikož jejich náhrady v podobě papírových sáčků mají ještě větší ekologickou stopu, a hygienický význam plastových sáčků je nesporně významný, což můžeme vidět i na současné situaci v boji s pandemií. Naším cílem je pouze snížení jejich enormní spotřeby v případech, kdy to není nutné, a to bez opatření typu zákazu nebo jejich zpoplatnění. Prosím vás touto cestou o podporu obou mých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Jedna faktická poznámka pan poslanec Bláha.

Určitě si ze zkušeností pamatujete, když jsme apelovali na lidi, aby si nebrali zdarma plastové tašky. Dopadlo to tak, jako to dopadne se sáčky. Věřte tomu, že dokud ty sáčky nezpoplatníme, tak se nestane vůbec nic. Určitě. Uvedu to na příkladu. Budete si kupovat mobilní telefon a dotyčný prodejce vám ho může prodat klidně bez obalu, pokud na tom budete finančně zainteresováni, to znamená, že kdyby cena obalu byla 50 korun za obal na mobilu, tak určitě všichni si rádi vezmeme ten mobil bez obalu a ušetřili bychom životní prostředí, nemuseli bychom mít tolik spaloven, tolik třídíren a všech ostatních nesmyslů, které tady plánujeme.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Ale naším cílem je zredukovat ten počet, který je podle našeho názoru enormní.

Děkuji. Tolik k faktickým poznámkám.

Já to úplně chápu a věřím v dobré poslání a v dobré myšlenky. Ale český zákazník se chová jinak a hlavně zájem těch producentů je někde úplně jinde. A tak co se stane? Zatížíme tím už tak přetížené podnikatele, kteří dneska mají tolik povinností, že byste se nestačil ani divit. To není jenom o tom, že když vzniká obal, že byste mu měl dát písemnou strukturu, abyste popsal, proč ten obal vzniká, jak bude vypadat, jak bude velký, ale musíte taky pravidelně každé tři měsíce evidovat a firmě EKOKOM odvádět peníze, i když ta vám nepomůže vůbec v ničem, protože ten obal, který jste vytvořil, někdo na konci zaplatí, tu likvidaci, ale vy jako firma zaplatíte peníze navíc někomu, kdo jenom zpracovává nějaká čísla. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Babka.

Dneska se jich v České republice vyprodukuje ročně 4 miliardy kusů. To znamená, že ve výsledku to do nákladů firmy nebude, ten dopad nebude, bude naopak pozitivní. Děkuji.

Moc ráda bych apelovala na vás, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které se snaží v navržené legislativě umožnit právě zpětný odběr PET flašek a plechovek, protože to není jenom žádost moje, ale přeje si to i většina občanů České republiky.

Takže to vůbec není takto.